Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi jen ve stručnosti okomentovat předložený návrh. Za pozitivní bezesporu v hnutí Úsvit považujeme slevy na daních pro rodiče dětí a také pro pracující důchodce.

Co se týče slevy na daních pro děti, tak zvýšení porodnosti je a musí být jedním z klíčových... Ctěné kolegy, zvláště předsedy poslaneckých klubů, poprosím o klid a prosím pana poslance, aby pokračoval.

Za pozitivní bezesporu považujeme slevy na daních pro rodiče dětí a také pro pracující důchodce. Co se týče slevy na daních pro děti, tak zvýšení porodnosti je a musí být jedním z klíčových cílů státu. Samozřejmě zcela zásadní musí být podpora rodin, které pracují. V tomto ohledu je porodné, které ještě budeme projednávat, pouze symbolickým bonusem těm, kde se rozhodli mít dítě, a jak víme, porodem problémy a výdaje pro rodinu teprve začínají. A je samozřejmé, že je daleko lepší zvýšit rodičům výplaty než jim vyplácet plošné příspěvky. V principu by samozřejmě bylo správné, aby slevy byly na každé dítě z řádných pracujících rodin, aby byly v takovém případě na každé dítě stejné, ale i daleko vyšší.

Je třeba říci, že ani slevami na daních podpora porodnosti nemůže končit. Dostupné studie ukazují, že největší vliv na porodnost slušných a řádných rodin má celkové zázemí, které rodiny mají. Tedy zda mají kde bydlet, zda jsou místa v jeslích a školkách a zda se matka může bez problémů vrátit co nejdříve do práce. Tady všude máme stále co dohánět.

Opakovaně mě nenechají domluvit.

Dostupné studie ukazují, že největší vliv na porodnost slušných a řádných rodin má celkové zázemí, které rodiny mají. Tedy zda mají kde bydlet, zda jsou místa v jeslích a školkách a zda se matka může bez problémů vrátit co nejdříve do práce. Tady všude máme stále co dohánět. V uplynulých 20 letech nám tu pravicoví, ale leckdy i levicoví politici na komunální i celostátní úrovni prakticky zlikvidovali stoprocentně funkční systém předškolních zařízení s tvrzením, že trh nedostatek jeslí a školek vyřeší. Trh nic nevyřešil a je načase, abychom se toho chopili my. Je třeba masivně motivovat slušné a pracující rodiče, aby měli děti. Proto pod jiným tiskem, který budeme dneska projednávat, předkládáme návrh, aby dával porodné stát bezúhonným matkám s pracovní minulostí na každé dítě. Je třeba dále poskytnout daňovou slevu na každé dítě. V rámci EU je výše našich slev zhruba v polovině průměru. To znamená, navrhovaný vládní návrh je samozřejmě z toho pohledu, že vymíráme, nedostatečný. Jak ale víme, nelze mechanicky přepočítávat. Životní úroveň našich rodin je daleko nižší než ve vyspělých zemích na západ od nás. Stávající slevy na děti, které navrhuje vláda, proto jsou spíše symbolické a samozřejmě nejsou vůbec dostačující. Kdo z nás vypravuje děti do školy, ví, že jen nástup do školy stojí řádově tisíce a každý měsíc jsou jen náklady na běžnou režii, tzn. obědy, kroužky, družina a další věci, obvykle přes tisícovku měsíčně, a to minimálně. Pochopitelně je třeba diskutovat, proč je stávající škola tak drahá. Proč nemáme v rámci povinné školní docházky učebnice zdarma.

V této souvislosti znovu a opakovaně žádám vládu, aby předložila ucelenou dlouhodobou koncepci podpory rodin s dětmi a zvýšení porodnosti tak, aby český národ přestal vymírat. Tady to zřejmě nikoho nijak nefrustruje, ale mně to vadí. Já bych rád zachoval i na desítky let dopředu český, moravský a slezský charakter České republiky. Doufám, že se takové koncepce ještě během tohoto volebního období dočkáme. A my na ní rádi budeme pracovat. Jako jiný symbolický krok bereme zrušení paušálu pro živnostníky s obratem nad dva miliony. V prvé řadě je třeba říct, že toto zrušení je zdánlivě opodstatněné. Ano.

Také samotná hranice dva miliony hrubého obratu ročně je v mnohých oborech nízká.

Záleží na tom, z jakého pohledu se na to díváme. Například v Praze, kde finanční úřady absolutně nestíhají a nezvládají množství daňových poplatníků kontrolovat, by bylo naopak nejlepším řešením, aby se okruh těch, co daní paušálem, rozšířil, otázkou je potom nastavení paušálu samozřejmě, a ne naopak. V tomto ohledu jsme absolutně proti návrhu, který zvyšuje daně živnostníkům. Daně nebo daňové zatížení, můžeme si to pojmenovat jakkoli, já jsem ohledně této diskuse zaznamenal různá vyjádření, která jako by omlouvala zvýšení daní živnostníkům, nebo se ho snažila vysvětlit, ale je to tak. Ani se začátkem toho trendu, protože tady máme více než 600 tisíc nezaměstnaných, a ono to začíná pomalu, tento trend, ale je potřeba si říci, že dokud tady nebude jasná vládní koncepce na vytváření pracovních míst, nemůžeme bránit lidem, aby se jakoukoli formou sebezaměstnávali, když jim stát nedokáže nabídnout prostor k tomu, aby vytvořil pracovní místa. A samozřejmě v této souvislosti, přestože odmítáme tento návrh na zvyšování daňové zátěže živnostníků v době současné nezaměstnanosti přes 600 tisíc českých občanů, tak jsme samozřejmě ochotni diskutovat a budeme pracovat rádi společně na tom, aby byl daňový systém co nejprůhlednější a nejspravedlivější. To samozřejmě. To je jasně priorita Úsvitu.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vilímec.